Opravdu bych to brala, kdybyste udělali řez, bavíme se o tom, kolik bude těch politických náměstků, jestli budou dva, čtyři, šest.

To byla faktická poznámka. Vrátíme se do obecné rozpravy. Poprosím paní poslankyni Malou. Mezitím načtu jednu omluvu.

Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci. I já bych se ráda vyjádřila k předloženému návrhu. Z mého pohledu je možné vlastně rozdělit ho do několika hlavních skupin nebo okruhů, přičemž vlastně zčásti lze vycházet z proklamovaných cílů novelizace, které jsou v důvodové zprávě, ať už se jedná o zjednodušení a zrychlení procesu vstupu do státní služby, nebo rozšíření osob, které se mohou účastnit výběrového řízení na představené, nahrazení náměstků pro řízení sekce vrchními řediteli, zavedení funkčního období představených anebo zrušení limitu stanovujících maximální počet náměstků člena vlády.

Co se týká navrhované změny týkající se úpravy procesu výběrových řízení neobsazeného volného služebního místa podle § 24 a následujících zákona o státní službě, podle tvrzení v důvodové zprávě má vést vlastně k urychlení výběru státních zaměstnanců, aniž by to jakkoliv ovlivnilo transparentnost výběrových řízení, a jako zásadní argument je přímo uvedeno, že je nutné vyjmout výběrové řízení z působnosti druhé a třetí části správního řádu, přičemž tento postup je zdůvodněn judikaturou Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, dle které výběrové řízení podle zákona o státní službě není správním řízením podle správního řádu.

Zdůraznil především odlišný charakter první a druhé fáze výběrového řízení. Pro výběr nejvhodnějších uchazečů v první fázi jsou stanoveny jasně objektivní a poměrně konkrétní požadavky. Závěry výběrové komise lze zpochybnit prostřednictvím námitek podle § 164 odst. 4 zákona o státní službě.

Služební orgán tak může hledět nejen k odbornosti uchazečů, ale také k jejich osobnosti a povahovým vlastnostem.

Zákon o státní službě poskytuje služebnímu orgánu značnou míru volnosti při výběru vhodného uchazeče. Služební zákon není vázán doporučením výběrové komise a může bez ohledu na počet nejvhodnějších kandidátů výběrové řízení zrušit a vyhlásit nové.

Soudní přezkum se pak omezuje právě na dodržení těchto obecných pravidel. Soud však může přezkoumat, zda je postup správního orgánu řádný a nediskriminační, a to jen tehdy, máli tento postup vůbec nějaká navenek znatelná pravidla. Postup služebního orgánu podle § 28 odst. 4 zákona o státní službě se ale neřídí žádnými pravidly, jejichž dodržení či míru jejich dodržení by bylo možno přezkoumávat v řízení před správním soudem. Připomněl, že i v pracovněprávních vztazích je výběr uchazeče o zaměstnání v působnosti zaměstnavatele. Jediným limitem je zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích, který je upraven v § 16 odst. 2 zákoníku práce, který se uplatní s ohledem na § 98 zákona o státní službě i ve služebních vztazích. Prostředky na ochranu před diskriminací obsahuje § 10 antidiskriminačního zákona.

Ačkoli je v důvodové zprávě uvedeno, že se jedná o nejzazší lhůtu, která může být stanovena i delší, mám za to, že to jednoznačně povede k dalšímu zapouzdření státní správy, neboť jistě bude v praxi zkrácené lhůty hojně využíváno, což hrozí rozšířenému klientelismu. Nicméně tady už pan kolega Výborný zmiňoval, že existuje dohoda na této změně, která by měla být upravena. Co se týká toho třetího okruhu změn, jedná se o nahrazení náměstků pro řízení sekce vrchními řediteli sekcí. Tam mám následující připomínky. Odkazuje se také na čl. 38 odst. 2 ústavy a údajně je nutné, aby existoval jeden typ náměstka, náměstek člena vlády, který plní úkoly závisle na politické vůli. Jen pro připomenutí čl. 38 odst. 2 ústavy: Ten stanoví, že člen vlády je povinen osobně se dostavit na schůzi Poslanecké sněmovny na základě jejího usnesení. A platí to i o schůzích výboru, komise nebo vyšetřovací komise, kde však člen vlády může být zastoupen svým náměstkem nebo jiným členem vlády, neníli výslovně požadována jeho osobní účast.